Bojovat jsme měli proti této podle mého názoru v mnoha ohledech špatné směrnici úplně na jiných polích. Ta bitva měla být sváděna někde úplně jinde. Na Radě ministrů, v Evropském parlamentu a v Evropské komisi.

A ještě jedna malá poznámka. Omlouvám se, já jsem tady řekl špatně, nesprávně, že tu směrnici iniciovala Evropská komise.

Ale je docela možné, že pokud bychom my v rámci visegrádské čtyřky se snažili o to, aby někteří naši kolegové, některé naše partnerské státy znehodnocovaly zbraně tak, jak se znehodnocovat mají, ne tak, že je zase zpátky velmi jednoduše vrátíte, tak by možná k této podle mého názoru špatné směrnici vůbec nedošlo. Děkuji. Proč já mám vždycky před volbami pocit, že se lidovci polijí svěcenou vodou, dají si několik otčenášů a mají pocit, že zapomeneme úplně na všechno. Prostřednictvím pana místopředsedy vážený pane kolego Benešíku, byli jste to vy, kteří jste nepodpořili moje usnesení, můj návrh zařazení do programu v listopadu 2015, když jsem tady před vámi stála a žádala jsem vás, abyste podpořili tzv. žlutou kartu, kterou jsme mohli podat v rámci evropské směrnice. Tím pádem by se celý ten proces zastavil, jistojistě by se k nám přidaly i jiné státy a nemuseli jsme tady ten problém mít.

Naprosto bezprecedentní chování Evropského parlamentu! Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jiří Junek. Poté pan poslanec Martin Novotný. Já si myslím, že z té diskuse, která tady je, vyplývá jedna věc, že se všichni shodneme na tom, že ta směrnice Evropské unie je špatná, že je tam celá řada věcí, které nedávají logiku. Vadí mi například už několikrát zmiňovaný příklad těch replik historických zbraní, které budou podléhat také registraci včetně nějakých předovek.

Nepomůže.

Tu směrnici žádným způsobem nijak neopraví. Prostě vůbec nic se nestane. Chtěl bych ještě tady reagovat na některé své předřečníky. Pan kolega Fiedler říkal, že vlastně touto změnou chceme něco deklarovat vůči Evropské unii. No tak dobře, tak přijmeme nějaké usnesení.

Kolega poslanec Vondráček sám říkal, že směrnice nedává smysl. Ale to znamená, že my chceme přijmout něco, co smysl taky nedává.

Jako další vystoupí pan poslanec Martin Novotný, poté pan poslanec Fiedler. Pěkné dopoledne. Je to, kolegyně a kolegové, taková symbolická situace, která vypovídá hodně o tomto parlamentu a jednotlivých jeho členech. Jakkoliv můžu souhlasit s právním výkladem, který se tady zmiňuje, takže my jakožto základní suverénní zákonodárný orgán této země v situaci, kdy nějaká norma Evropské unie podle názoru celé řady zákonodárců vstupuje do naprosto základních práv a svobod občanů této země třeba v oblasti sebeobrany a podobně, tak my se rozdělíme na dvě skupiny. Ty, kteří budou neustále opakovat, že právně je to nesmyslný akt, a na ty, kteří mají dojem, že alespoň v této situaci, byť by to bylo i jenom symbolické řešení a bylo by sporné, jestli vede k právním výsledkům, dáme najevo, že v okamžiku, kdy to narušuje nějaká základní ústavní práva a svobody našich občanů, že alespoň ten symbolický krok vykonáme? Já jsem tedy rozhodně na straně těch, kteří chtějí alespoň ten symbolický krok vykonat. A nechci se podílet na dělání alibi vládám Francie a Belgie, které si léty své politiky vypěstovaly čtvrti ve svých městech, jako je Moelenbeck v Bruselu, ta obrovská sídliště kolem Paříže či Marseilles, kde těch zbraní takřka v každé domácnosti je spousta, jenom ty vlády ztratily vládu, schopnost vykonávat jurisdikci ve své zemi, nejsou schopny zajistit elementární bezpečnost a vykonávání zákonů ve své zemi a dělají tento formální naprosto falešný a prolhaný krok, kterým chtějí svést alibi za svou neschopnost a zatížit tak občany celé Evropské unie v jejich každodenním životě. Kdy jindy by už český parlament měl alespoň ten symbolický krok vyjádřením nesouhlasu udělat? Děkuju.

Prosím, vaše dvě minuty. Kolega Benešík se správně dotazoval po tom, jak hlasovali naši zástupci v orgánech Evropské komise, na Radě ministrů, europoslanci na půdě Evropského parlamentu. Tak já doufám, že veřejnost, která sedí na galerii jako zástupce občanů, kteří volí, potom budou na to pamatovat, až zase budou příště volit do europarlamentu naše zástupce, kteří něco jiného slibují před volbami a jinak hlasují po volbách, což se ostatně bohužel netýká pouze europarlamentu, ale i této Poslanecké sněmovny. Ale k tomu, co říkal kolega Benešík. Já tomu celkem rozumím, že něco prosadit z pozice menšiny, opozice, je velmi těžké. Já jsem opozice, nebo opoziční poslanec, tedy ne opozice, takže s tím mám velmi dobré zkušenosti, v uvozovkách, že něco protlačit, i rozumného, proti tomu, když se většina zatne, je velmi těžké. Chápu, že kolega Benešík je lidovec. Strana, která buď v parlamentu, ve Sněmovně, není, anebo je ve vládě, takže holt tyto zkušenosti opozice nemá a asi mít ani nebude, protože vždycky tady budou, nebo budou ve vládě, takže tomu nerozumí. Já tomu rozumím, že možná tam někteří naši zástupci proti tomu vystupovali. Ale velmi dobře vím, co to znamená něco neprosadit proti většině jako opoziční poslanec. Další vystoupí pan poslanec Benešík, připraví se pan poslanec Gabal.